Ale tady jde o Českou republiku. Tady jde o občany.

Ale teď nechci mluvit o tom, co neřešíte a řešit byste měli.

A na to bych chtěla navázat i dnes.

Kdo by čekal, že s vládní odpovědností se změní i priority, protože přece jen práce pro lidi a spoluodpovědnost za chod a stav země je něco úplně jiného, musí si teď klepat na čelo, jak byl naivní. Za poslední rok a půl to sledujeme stále. Nemine v podstatě schůze této ctěné Sněmovny, kde by předsedu hnutí ANO nechtěli řešit, nechtěli mu házet další a další klacky pod nohy. Ostatní koaliční strany to rády podpoří.

Stejné je to i teď.

Stejné je to i teď.

Ministr Stanjura chce odložit valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Ministr Stanjura chce sebrat peníze na vědu a výzkum. Ministryně Langšádlová se také postaví na zadní, opět se to svede na úředníky a pokračujeme.

Tak na to jdete jinudy.

Ve vládě se mu dařilo, protože plnilo to, co slíbilo lidem.

Každopádně byl přijat zákon v nějaké podobě a on se mu bezezbytku podřídil. To je prostě fakt. Svůj majetek převedl do svěřenských fondů, a tím literu zákona bezezbytku naplnil. Pro některé je to ovšem málo, protože Andrej Babiš stále zůstává v politice. A hnutí ANO stále volí téměř třetina voličů.

A kdo to bude příště? Komu budete chtít zakázat politiku? Budou to učitelé? Právníci? Lékaři? Politologové? Třeba to nakonec dopadne tak, že tu budou jen lidé, kteří za sebou nic nemají. Zatím jsou tu jenom čtyři.